Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem nechtěla původně mluvit, ale dvě tři věty.

A podívejte se na tu daň, kdo ji vlastně platí. Platí ji fyzické osoby.

Já to vím samozřejmě od ní.

A to jsem řekla v každém vyjádření. To znamená, že nebyl důvod, aby cokoli zmrzlo.

A dokonce tam je vyjádřeno, že pokud by to někdo zaplatil stejně v tom mezidobí, tak mu ta daň bude vrácena. Úroky z úvěru, to podle mě není podpora vlastního bydlení. A ti nemohou žádný úrok uplatnit.

Ne tolik, kolik bych si představovala.

A netýká se to současných smluv. A netýká se to samozřejmě ani refinancování. Pokud někdo refinancuje, tak také mu ta smlouva doběhne. Je tam prodloužení časového testu.

Takže prostě ten časový test prodlužujeme na deset let. To je takový jakýsi balíček, který jsme do toho zakomponovali. A to je asi všechno, co jsem chtěla říct. S přednostním právem paní poslankyně Černochová. Já už tu debatu tady nechci dál prodlužovat, ale nemůžu nevystoupit, protože mám před sebou usnesení vlády z konce roku 2017, která vyslovila s tím naším původním návrhem nesouhlas. A není pravda to, co tady teď říkala paní ministryně, že její důvody byly pouze rozpočtovými nějakými otazníky, které měla, protože v odstavci číslo 1 se prosím píše: Vláda považuje navržené zrušení daně z nabytí nemovitých věcí za neopodstatněný a nekoncepční zásah do českého daňového systému. Tato daň má v našem daňovém systému dlouholetou tradici a v různých podobách je obvyklá ve většině zemí Evropské unie.

Díky. Děkuji. Paní ministryně chce reagovat. Jedna věta. To všechno platí. Já proti tomu neprotestuji. My jsme teď v jakési ekonomické krizi.

Takže to je ten důvod. Děkuji.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro, aby garančním výborem byl rozpočtový výbor.

Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Nevidím žádný návrh. Dále budeme hlasovat o zkrácení lhůty podle § 91 odst. 2 a 3 o zkrácení lhůty o 10 dnů. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Na 10 dnů.